Pokud jde o tyto návrhy, návrh je předkládán mimo legislativní plán vlády na rok 2019, představuje však poslanci očekávanou vládní alternativu k tematicky shodnému návrhu poslanců Valachové, Nachera, Bartoška a Koláříka. Tento shodný poslanecký návrh již prošel v loňském roce prvním čtením a po předložení vládního návrhu byl předseda podvýboru o této skutečnosti oficiálně vyrozuměn. Prosím o podporu tohoto sněmovního tisku a o vaši přízeň, protože si myslím, že tato problematika v současné době velmi trápí společnost. Děkuji za pozornost. Děkuji a s přednostním právem se teď přihlásil místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.

Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové, hnutí SPD dlouhodobě prosazuje pomoc lidem v dluhových pastech a usilujeme o nápravu legislativy kolem exekucí a insolvencí.

Už několik let tady řešíme exekuce, lichvu, dluhové pasti, a nic se dodnes v principu nevyřešilo. A zcela upřímně i tento zákon opět situaci řeší jen nesystémově a jen zčásti. Pojďme si říct, jak mohou vznikat dluhy nezletilých. Nejčastěji jsou to ty známé poplatky za popelnice, nebo třeba jízda nebo pokuty za jízdu načerno, nebo to mohou být náhrady způsobených škod. Principiálně za nezletilého zodpovídá rodič a v tomto směru prostě za něj musí hradit pokuty i škody. A je vlastně proti principu nezletilosti, že zrovna ve finanční oblasti je nezletilý v podstatě odpovědný, pouze se vymáhání posouvá za 18. rok.

Stane se základem dluhové pasti, z níž se člověk těžko dostává. V principu to znamená, že úrok z dluhu by neměl překročit zákonem daný úrok a smluvní pokuty bychom měli buď zrušit, nebo opět by neměly překročit celkové náklady na dluh nebo částku odpovídající zákonem stanovenému úroku.

To je největší problém dlužníků.

Zajímalo by mě, jak kdo tento návrh vlastně principiálně vymyslel. Protože dítě, které nic nemá, nic nezaplatí. Uniká mi, co je na tom preventivního. Za dluhy, které prokazatelně způsobí dítě, prostě zodpovídá rodič. A obce a města nemají morální právo vymáhat nedoplatky, za které zodpovídá rodič po dětech. Pokud to dělají a umožňuje jim to zákon, pak je za prvé zákon špatný a za druhé neplatný, protože odporuje dobrým mravům.

Stávající občanský zákoník i judikatura ale umožňuje soudům, aby také nároky, které odporují dobrým mravům, zamítaly.

To, co tu chybí, není záplata, kterou je tento zákon, ale systémová změna, která skutečně zajistí vymahatelnost spravedlnosti. Která na jedné straně lidem zajistí dostupné právní zastoupení každému, kdo je v nouzi, a na druhé straně zajistí, že soudy budou respektovat ty nejzákladnější principy obsažené v Ústavě včetně oné vymahatelnosti dobrých mravů. Dluhy nezletilých by ve své podstatě ani neměly vznikat, protože odpovědnost za nezletilého má zákonný zástupce. Na straně druhé, pokud jeho rodiče neplatí za komunální odpad, asi těžko by měl nést odpovědnost on. Poplatky za popelnice jsou přitom v některých případech opravdu neřešený problém. Protože opět v rozporu s dobrými mravy vymáhají poplatky za komunální odpad i po lidech, kteří v obci nebydlí, ale mají trvalý pobyt formálně na úřadě. Někteří jsou bezdomovci, kterým se pak zvyšuje dluhová past.

Znám příklad, kdy předloni jeden známý musel zaplatit za popelnice s poplatky za exekutora přes 50 tisíc, přestože v daném městě už deset let nebydlí a samozřejmě ani netušil, že má platit úřadu neexistující popelnici.

Děti, které jsou v tom nevinně.

Byť, znovu opakuji, že i malý krok dopředu je dobrým krokem. Takže za SPD říkáme, že tyto kroky, které navrhuje tento zákon, určitě v rámci prvního čtení podporujeme. Vážené dámy a pánové, vážená vládo, pojďme řešit podstaty dluhů. SPD má celou řadu už napsaných zákonů, které tyto problémy řeší doopravdy. Již déle než rok tady ve Sněmovně leží zákony z pera SPD, kde navrhujeme, aby se u exekucí nejprve splácela jistina, tedy dluh, a až poté poplatky. Dnes je tomu naopak, takže přestože lidé už přeplatili mnohonásobně jistinu, tak se exekuce nemůžou zbavit. Navrhujeme také v tomto námi podaném zákonu zrušit úroky z úroků.

A zatím jsme se tady ve Sněmovně v té skutečné systémové pomoci lidem v dluhových pastech opravdu neposunuli.